Dámy a pánové, to, co podali již zhruba před rokem poslanci ČSSD jako nevládní návrh na prodloužení lhůt k vydávání majetku církvím, je nutné považovat jen za jakýsi fíkový list, který má dnes už jen zakrýt skutečnost, že vláda a koalice vedená sociálními demokraty odmítá cokoliv na tom prapodivném zákoně změnit.

Víta na Pražském hradě. Zatím se však jen a jen množí žaloby a nové a nové požadavky. Na čtyřech posledních schůzích Poslanecké sněmovny náš klub navrhoval zařadit do programu bod Informace vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Ani jednou nebyl tento návrh schválen. Přitom v červenci roku 2014, tedy na 13. schůzi Sněmovny, premiér Sobotka veřejně prohlásil, že je připraven s takovou informací vystoupit. Začátkem tohoto týdne začala schůze devětadvacátá a skutek opět utek'. Pokusil jsem se tedy získat informace, tak jako moji dva předřečníci, na webových stránkách české vlády.

Bohužel, jak mně avizoval s předstihem kolega Vladimír Koníček, podle zmíněného webu se tento výbor, v jehož čele stojí premiér Sobotka, sešel naposledy v prosinci loňského roku. Půl roku tedy nevykonával žádnou činnost. Přitom má vládě předkládat čtvrtletně průběžné informace o průběhu projednávání církevních restitucí. Pokud tento výbor tak dlouho nezasedal, doufám jak sdělil premiér že to možná už dnes nebo zítra dožene.

Jinak si prý nelze vysvětlit, že čísla, která v květnu letošního roku zveřejnil zde zmiňovaný Český statistický úřad, se tolik liší od těch, jimiž nás i legislativu krmily kabinety Mirka Topolánka a Petra Nečase.

Ano, zásadní to je pro finanční náhradu za nevydaný majetek.

Ochota není ani u někdejších viníků ani u dnešní vládní koalice.

Děkuji za pozornost. Nyní dvě faktické poznámky.

Děkuji za slovo. Od prvního čtení uběhne koncem měsíce rok, kdy se několikrát nedostala na pořad jednání. Ten návrh posouval původní termín o šest měsíců, dokdy se mělo vydat.

Čili já jsem navrhoval stanovit termín, do kdy má být rozhodnuto, do konce tohoto roku.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, jenom pár poznámek ke kolegovi Grebeníčkovi, vaším prostřednictvím. To, co tady zmiňuje, ty své výhrady, jsme tady přednášeli ve dne v noci. Stejně to nepomohlo a ukazuje se, že jsme upozorňovali správně. Pan premiér tady říkal, co všechno sociální demokracie udělala pro to, abychom ten, řekněme, nedobrý a nepříliš vhodný zákon spravili. Obraceli jsme se na Ústavní soud, je tady ta novela zákona. Je problém, že při jednání Poslanecké sněmovny vlastně ještě nedošlo k tomu, abychom to projednali.

On mně slíbil, aspoň svou odpovědí, že pohlídá. Zároveň jsem ho požádal, aby část těch peněz, resp. ten majetek posloužil k tomu, co vlastně by katolická církev měla v rámci české společnosti poskytovat, to znamená, aby se zapojil do činnosti jak zdravotní, tak především sociální.